Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Klánovi. Jeho vystoupení zjevně vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Vondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Navíc budu stručný. Myslím si, že tady se asi neshodneme.

Prostě jsme se dohodli, bude to vnitro. Ministerstvo financí ani není v pozměňovacích návrzích. Ano, obchodní tajemství bude chráněno. Jsem rád, že kolegovi leží na srdci osud státních podniků, mně také. Není mi jasné, jak si kolega představuje, nebo že už slyšel, že vláda vyjme státní firmy. A jak by to dělala, když přijmeme zákon? Ten zákon bude platit přece i pro vládu. Takže tomu jsem nerozuměl. Já mám s lidmi naprosto opačnou zkušenost a lidskou psychologii znám poměrně myslím dobře.

Jsou prostě lidé, kteří chodí po městských serverech a dívají se, co je kde uzavřeno.

Děkuju pane poslanče. Jestli vás potěším, ani já jako předsedající jsem některým věcem nerozuměl.

Zároveň. K původnímu i k současnému. To jenom na upřesnění. Dále, kolik lidí se na ten registr bude dívat? Já mám zase opačné zprávy od lidí, že prostě je to nebude nějakým způsobem zajímat, co tam bude za smlouvy. Efektivně a pořádně. Ale nemyslím si zrovna, že uveřejňování smluv v tom registru povede ke snížení korupce.

A myslím si, což je můj názor, že na úrovni obcí se tolik peněz přece jenom neztrácí. A registr smluv, co já mám názory od starostů, bude pro ně zátěž.

To tam je taková otázka. Nebo i někoho jiného. Ale říkám, je to váš návrh, je to návrh poslanecký, my tam připodepsáni nejsme. Takže nejsme ani vázáni žádnými dohodami. Děkuji panu poslanci Klánovi. Pořád nic.

Tak s faktickou poznámkou.

Jenom ve Sněmovně jsem byl asi na třech nebo čtyřech seminářích, které byly otevřeny pro širokou veřejnost i samozřejmě pro poslance. Tam jsem kolegu Klána moc neviděl.

Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Zuzka Bebarová. Prosím, paní poslankyně.